Tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 481/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jiří Valenta a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím. V tom případě končím všeobecnou rozpravu. Chcete si vzít závěrečné slovo než otevřu podrobnou rozpravu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Eviduji vaši přihlášku, pane zpravodaji, tak vás požádám, abyste přednesl návrh usnesení. Děkuji za slovo.